Možná si to ještě plně neuvědomujeme, ale myslím, že jakmile nám začnou chodit složenky, a nedej bože některé firmy budou rušit provozy, protože prostě na ně nebudou mít, aby je finančně utáhly, myslím, že si to každý občan České republiky velmi rychle uvědomí.

V takové situaci přece nemůžeme zůstat klidní. Tato energetická témata mají také jeden další společný rys. Všechna jsou úzce navázána na regulaci ze strany Evropské unie, tedy ve spoustě možných řešení, ať už podle selského rozumu, nebo podle odborníků, jsme omezeni rigidním a často nesmyslným právem Evropské unie. Jinými slovy: Nemůžeme udělat to, co považujeme za dobré nebo za nejlepší, protože právo České republiky je podřízeno právu Evropské unie. Dnes jsme v Evropské unii, tak je nám vysvětlováno, že máme držet pusu a krok, žádná odvážná rozhodnutí nedělat, protože by to nebylo v souladu s právem Evropské unie. Sděluje nám to ne samotná Evropská unie, ale sděluje nám to i Úřad vlády České republiky, který říká: Raději nic nedělejte!

Viděli jsme to u řešení ekonomických krizí, například řecké ekonomické krize, u covidové krize a nyní to vidíme ještě zřetelněji u řešení krize energetické. Řešení ze strany Evropské unie jsou víceméně politická. Vůbec nereflektují ani ekonomickou, ani hospodářskou podstatu, ani společenskou podstatu problémů. Zde to Unie ponechává víceméně na členských státech. Sama jako obvykle s nějakým skvělým nápadem nepřispěchá. Všichni budou hledat ale celoevropské řešení, které zatím neexistuje.

Jinak si to prostě neumím vysvětlit, že někdo vymyslí systém, který má v podstatě destruovat suverénní státy, jejich průmysl, jejich ekonomiku a jejich hospodářství. Koneckonců, není to vlivem jenom konfliktu na Ukrajině, ale pokud si vzpomenete, tak už před konfliktem na Ukrajině ceny energií začaly stoupat exponenciálně vzhůru.

To znamená, že začaly růst ceny.

Ale já si tím úplně nejsem jistý a spíš se toho obávám, a proto zařazuji tento bod na program schůze Sněmovny že to může být naopak.

Hned potom Evropa, a to společensky, ekonomicky, politicky, hospodářsky.

Emisní povolenky, poslední část názvu mého bodu, který navrhuji na tuto schůzi, měly zlepšit životní prostředí jak v Evropě, tak ve světě tím, že se bude méně znečišťovat životní prostředí. Je to vlastně nový cenný papír, který už nemá se životním prostředím vůbec nic společného.

A chci znovu, opakuji, vyprovokovat diskusi a debatu o tom, abychom to dnes zařadili na dnešní schůzi a o tomto vážném tématu abychom se znovu začali bavit. Našim občanům a dalším občanům členských zemí v Evropské unii kvůli tomu razantně stoupají ceny. Odborníci tvrdí, že díky kšeftování s emisními povolenkami stoupají ceny energií až o 50 %, jinými slovy, že 50 % ceny energií tvoří právě obchodování s emisními povolenkami. Jednou z hlavních příčin krize v oblasti cen elektřiny totiž bylo, že Evropská unie postupně snižovala počet emisních povolenek na trhu. Žádný jiný stát na světě nebo uskupení kromě Evropské unie dosud nezavedlo tak nesmyslný systém na zvyšování cen elektřiny a dalších energií, aby na něm mohli vydělat spekulanti.

Jak už tady řekl Tomio Okamura, my jsme navrhli nový zákon. Jenom ve třech větách, pane místopředsedo, zopakuji, protože ho považuji za velmi důležitý, a vím, že to už navrhl pan předseda Okamura, ale taky chci vyprovokovat diskusi a debatu o tomto novém zákonu, kdy vlastně vytvoříme takovou třetí větev obchodování s energiemi v České republice vyrobenými v České republice, kdy energie by nešly na komoditní burzu, ale vláda by přímo tyto energie s nějakou marží za cenu zastropovanou, kterou ta vláda řekne na základě odborníků, tak by mohla tyto energie přímo prodávat fyzickým a právnickým osobám v České republice.

Byl by zaměřen na všechny Čechy a všechny české právnické osoby, všechny firmy.